Musím pozitivně kvitovat vyjádření, které jsem dnes zaznamenal v souvislosti s jednáním vlády, kdy předseda vlády pan Andrej Babiš podpořil, nebo řekl do médií, že zařazení tohoto bodu dnes na schůzi, že je pro toto zařazení. A doufám, že poslanecké kluby, zejména poslanecké kluby, které jsou v tuto chvíli součástí vládní koalice, budou hlasovat pro zařazení tohoto bodu. Děkuji. Já vám děkuji.

Dobré ráno, nebo dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl vystoupit po jednání našeho poslaneckého klubu v podstatě s totožným návrhem. Náš poslanecký klub dneska tuto záležitost projednal. To je vládní návrh, který vláda poslala do Sněmovny, mám pocit, v průběhu měsíce května. Čili my jsme se dneska dohodli na tom, že podpoříme zařazení tohoto bodu na pořad dnešní schůze jako druhého bodu. Náš poslanecký klub bude hlasovat pro toto zařazení, tak aby se tento zákon stihl projednat do konce letošního roku. Děkuji. Dále se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Okamura. Vážené dámy a pánové. Navrhuji zařazení nového bodu s názvem Projednání základního parametru důchodové reformy. A nyní mi dovolte náš návrh zdůvodnit. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie dlouhodobě považuje za jeden z klíčových problémů zajištění důstojného života lidem, kteří svůj produktivní věk pracovali, kteří celý svůj produktivní věk pracovali, a tedy odváděli státu daně a pojištění. Dnes jsou v chudobě statisíce důchodců, jejichž důchod objektivně nestačí na základní životní potřeby. Opakuji na základní potřeby důstojného života. Tedy nájemné, energie a služby, potraviny a náklady spojené s udržením zdravotního stavu.

Ten musí zajistit garanci důstojného života pro lidi s nejnižším důchodem. K tomu je nutné jeho případné vícezdrojové financování. Právě nejnižší důchod je zásadní pro posouzení životní situace důchodců a kvality důchodového systému. Jsme pro vysokou míru sociální solidarity v prvním pilíři a jsem přesvědčen, že tento princip akceptují i lidé s vyšším příjmem. Chceme prosadit princip, že nejnižší důchod je nutné pevně svázat s výší minimální mzdy. To znamená, například v letošním roce by to bylo 12 200 korun pro všechny důchodce minimálně a od této částky zásluhově.